Ten důvod je podle mě jasný aby skutečně zaměstnavatel poté, co mu ten zdravotnický pracovník sdělí svůj přístupový kód do systému, si mohl překontrolovat, řekněme při přijímání, jeho způsobilost k tomu, že skutečně s pacientem může samostatně bez dozoru pracovat. Co se týká těch dalších věcí, které tady zazněly, já si myslím že je velmi dobře, že se ÚZIS dostane konečně k obrovskému množství dat, která dnes mají zdravotní pojišťovny a která pro rozhodování o péči, o směrování českého zdravotnictví nejsou k dispozici. Myslím si, že je velmi dobře, že to bude právě ÚZIS, protože samozřejmě tato data je třeba podrobit relevantním statistickým analýzám a teprve poté, když se jim kompetentní lidé budou věnovat, z nich něco vyhodnocovat, protože někdy ty závěry unáhlené se samozřejmě vyvodit dají, ale ne vždy odpovídají realitě. Co se týče ochrany dat, tak jak jsem tady řekl, skutečně ten registr zdravotnických pracovníků plně respektuje rozhodnutí Ústavního soudu. Za další byl velmi pečlivě a velmi dlouhou dobu řešen společně s Úřadem na ochranu osobních údajů tak, aby tento úřad neměl vůči tomuto registru zásadní námitky, což se podařilo. A věřím, že všechny tyto záležitosti si pak můžeme podrobně prodebatovat v rámci zdravotního výboru. Já vám děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj si také vezme závěrečné slovo. Prosím. Já snad opravdu jen jednu nebo dvě věty. Podle mě to, co řekl pan docent Svoboda, je naprosto klíčové v tomto zákonu.

Já vám děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu a já se táži, zda někdo navrhuje jiný výbor jako výbor garanční. Nevidím, v tom případě dám hlasovat. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se tedy, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Nevidím žádné návrhy. V tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto tisku. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu.